Děkuji. Pokud tomu tak není, otevírám rozpravu, do které mám v tuto chvíli čtyři přihlášky.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Například povinná evidence volných míst u zaměstnavatelů na úřadech práce, řekněme si to na rovinu, nikdy nikomu nepomohla.

Senátní verze je to, co můžeme schválit, co bude fungovat.

Mzdové účetní už dneska se děsí toho, jak funguje celý systém. U evidence dohod je prostě také nahlášeno, nastaveno to při nástupu, při výstupu způsobem, který si myslíme, že není správně opravený. Sdružení vlastníků jednotek typicky fungují na malé dohody pro svoje jednatele. A já znova říkám, dohody je třeba řešit a je v pořádku se bavit o evidenci, ale dát tam hranici pokuty milion korun? Za to, když to člověk nedá do osmi kalendářních dnů na ten správný úřad? Tím si prostě fakt nejsem jistá.

Paní ministryně se...

Ještě jednou.

Děkuji za pozornost. Věřím, že zvážíte hlasování pro senátní verzi. Děkuji.

A nyní prosím s faktickou poznámkou pan poslanec Bláha, poté paní poslankyně Gajdůšková. Prosím. Vážení kolegové, kolegyně, já jenom, abyste si ujasnili věci. Tím, že navýšíme lidem na nemocnosti peníze, vzkážeme všem poctivě pracujícím, kteří nezneužívají nemocenskou, že budou makat na ty, kteří ji zneužívají. Jo, je to s každým zvýšením jakéhokoliv příspěvku lidem, tak to odnesou vždycky ti, kteří nic nezneužívají. Na druhou stranu, evidence dohodářů poctivým firmám, říkám poctivým firmám, nevadí.

Ale jakékoliv navýšení, ale to i, které jsme odhlasovali předtím, zvyšuje to, že makat v práci budou za ty, kteří toho zneužívají, zase jenom ti poctiví. Ne že bych těm zaměstnancům ty peníze nepřál, v žádném případě.

Prosím. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Jenom velmi rychle. Zneužívání karantény příplatku. Dodržování karantény má možnost si kontrolovat i zaměstnavatel, takže pokud má představu, že některý z jeho zaměstnanců zneužívá, má možnost si to zkontrolovat nebo požádat o kontrolu Českou správu, případně se doptat u praktického lékaře. Za prvé. Za druhé. Nevadí, protože stejně hlásí zaměstnance, tak k tomu přidají ještě hlášení o dohodách.

Není to na faktickou, musela bych mluvit déle. Samozřejmě že úřad práce nemůže nikoho nasměrovat na nové zaměstnání, pokud o volných pracovních místech neví. Takže jestli chceme, aby úřady práce skutečně lidem pomohly s tím, že jim zajistí novou práci, musí o těch volných pracovních místech v prvé řadě vědět.